Proč jste si to okamžitě nevzali jako jednu z priorit? Tak jste to měli změnit. Měli jste dotlačit ten management, aby začal něco dělat, pokud se vám to nelíbilo, tak jak to bylo předloženo.

Ale já vám dokonce ani nevyčítám, pane ministře, že jste skončil s generálním ředitelem, i když si myslím, že to byl člověk, který věděl, jak na to, který to měl připraveno.

Takže to považuji za největší chybu, že jste přišli o ten rok a půl, nebo možná rok a čtyři pět měsíců.

A možná by se to udělalo za jiných nákladů, ale na to už teď nemáte příliš mnoho času.

Také děkuji. První pan ministr Síkela a připraví se pan ministr Rakušan.

Paní předsedající, kolegyně, kolegové poslanci, já se omlouvám, možná jsem se dopustil nějaké procesní chyby, moje faktická poznámka je k předchozímu vystoupení. Já jsem se nestačil přihlásit.

A můžeme si někdy společně některá ta vystoupení projít a zamyslet se nad tím, kdo koho uráží. Také děkuji za dodržení času.

Děkuji, paní místopředsedkyně. Nerad, ale musím, protože to vypadá, že je tady žádost o mé reakce, a na přednostní práva se čeká dlouho. Já se tedy rovnou omlouvám všem přihlášeným do rozpravy, ale probíral jsem to i s vašimi zástupci. No ještě u pana předsedy Babiše říkal tady věty: byl jsem v čele vlády, nebylo to v mé kompetenci, nemohl jsem do toho nijak zasahovat.

Jsem rád, že za celý ten proces se postavila celá vláda. Je to celovládní projekt. Děkuji panu předsedovi Babišovi za příklady ze zahraničí. Další věc, tahle firma ale přece a to také reaguji na něj nebude vždycky tvořit zisk. A to není účelem.

To se asi úplně nepovede a rozhodně ne v té první fázi. A za další, tady vidím rozpor u jednotlivých poslanců hnutí ANO.

To je samozřejmě veliký rozdíl v přístupu, jaký tady dva poslanci stejného hnutí nabízejí. Byl bych rád za jedno doporučení, ale chápu, že to jsou osobní názory.

Děkuji za dodržení času.